Opakuji, že jsme ve druhém čtení, a pana poslance Stanislava Polčáka žádám, aby za navrhovatele uvedený návrh přednesl.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Jak se s touto situací vypořádat? Jedině snad tak, že požádat o přerušení projednávání tohoto bodu tak, aby bylo umožněno kontrolnímu výboru jeho práci také neorganizuji, takže nevím, jak je organizována , aby se k této věci vyjádřil na zítřejší schůzi.

Protože padl procedurální návrh, tak mi dovolte, abych trochu předběhl dobu a konstatoval, že tento návrh v prvém čtení jsme přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru a kontrolnímu výboru.

Ptám se předsedy kontrolního výboru nebo zpravodaje, aby řekl své stanovisko, aby Sněmovna mohla poté bez rozpravy hlasovat o procedurálním návrhu kolegy Polčáka. Dámy a pánové, my jsme skutečně tento návrh projednávali. Vyžádali jsme si od Ministerstva spravedlnosti ještě nějaké podkladové informace, které nám doposud dodány nebyly, s tím, že projednávání tohoto tisku tedy bylo přerušeno do zítřka.

Ještě předseda kontrolního výboru pan kolega Koníček se hlásí. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedající, já nemám nic proti přerušení, ale abychom se nedostali do legislativní pasti jednacího řádu, protože ráno přijme výbor nějaké usnesení a pak je 24 hodin po přijetí.

Takže pokud bychom přerušili jenom do zítřka a my přijali usnesení, ať jakékoli, tak zítra bychom to nemohli projednávat. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že to bude poměrně jednoduché.

Proto máme vyhrazenou onu půlhodinu na začátku schůze Poslanecké sněmovny, protože nebudu předjímat ani takový, ani onaký výsledek jednání výboru.

Skutečně nerozumím tomu, co vedlo kontrolní výbor k tomu, že se nevyjádřil ve lhůtě, která je daná.

To znamená, přerušit to do příštího úterý a tento tisk zařadit jako první po pevně zařazených bodech. Děkuji za upřesnění návrhu. O tom můžeme hlasovat bez rozpravy. Já vás ovšem všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci, abychom mohli zjistit přesný počet ve Sněmovně.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat, bod číslo 7 jsme přerušili.